Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den 6. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás zde dnes ráno vítám.

Dnešní jednání bychom měli zahájit projednáváním pevně zařazených bodů.

Poté bychom případně pokračovali projednáváním bodů podle schváleného pořadu schůze. Než dám slovo předsedovi volební komise, tak se táži, zda máte někdo návrh na úpravu, doplnění nebo změnu programu dnešního jednacího dne? Vzhledem k tomu, že žádný návrh na úpravu programu nevidím, tak než budeme pokračovat ve schváleném programu, prosím předsedu volební komise, pana poslance Martina Kolovratníka, aby nás seznámil s výsledky včerejší tajné volby. A kolegyně, kolegové, já vás poprosím, abyste se ztišili, aby bylo dobře slyšet, co pan předseda bude říkat.